Proč o tom mluvím? Protože tyto dotazy nebyly samoúčelné. Vycházely z podnětů, které jsem měla z terénu z mého volebního kraje, z prostředí cizinecké policie, krajského úřadu, místních samospráv, z úřadu práce a tak dále.

Vláda tyto důvodné obavy a připomínky v podstatě ignorovala a nyní po třech měsících některé z nich do zákona zapracovává a tváří se přitom, jako kdyby objevili Ameriku. Zkrácení lhůty na oznámení přihlášení se k pobytu, zpřísnění vyplácení humanitárních dávek až po jejich úplné odebrání těm uprchlíkům, kterým stát platí ubytování a stravování to všechno byly podněty a návrhy SPD hned na začátku krize.

Děkuji. Já vám také děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Na rozdíl od drtivé většiny zemí na světě nemáme spořicí účty.

Státní pojištěnec je něco, co je zcela unikátní a nezná to většina pojišťovacích systémů na světě, možná žádný pojišťovací systém.